Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je devět hodin a já zahajuji další jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

S náhradní kartou číslo 1 bude hlasovat pan poslanec Bojko.

To byly omluvy.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku zákonů ve druhém a prvním čtení. Mám tady nějaké přihlášky na změnu pořadu. Jako první zde mám paní poslankyni Balcarovou, která žádá o zařazení nového bodu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Tak, já poprosím Sněmovnu o klid! Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla požádat o zařazení nového bodu na program této schůze, který se jmenuje Informace vlády o postoji ke změně klimatu. Žádám, aby tento bod byl zařazen jako první, a v případě, že by můj návrh neprošel, jako aby byl zařazen jako první bod, tak potom navrhuji, aby byl zařazen jako další bod po bodech již pevně zařazených. Ráda bych vás seznámila jenom krátce s návrhem usnesení, které bych ráda, aby potom Sněmovna přijala.

Takže děkuji za pozornost. Já děkuji.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

A nyní prosím pana poslance Kolovratníka, který má návrh na zařazení volebních bodů. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji.

Nejdříve tu budou druhá kola volebních bodů, které jsme nedokončili nebo nezvolili předevčírem ve středu. Je to bod 117 Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, bod 118 Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, dále bod 119 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu, bod 120 Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu a 121 zástupce Veřejného ochránce práv. A k těmto pěti volebním bodům prosím zařadit ještě dva nové. Může to být takto v tomto pořadí, jak ty body čtu. A byl by to Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury ČR. A další bod Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury ČR. Já také děkuji. A pan předseda Bartoš se hlásí s přednostním právem. Dobré ráno, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych se chtěl jenom zeptat, trochu mě udivilo to rozhodnutí co má pan předseda Chvojka a pan předseda klubu Faltýnek, tedy prostřednictvím pana předsedajícího, proti životnímu prostředí? Dneska je den, kdy po celém světě a České republice se řeší klimatická změna. Pan premiér Babiš to dokonce zmínil po své návštěvě Bílého domu, tedy až v tom rozhovoru pro Českou televizi. Proč vůbec nemůžeme hlasovat o zařazení bodu, který je informativní? Já si myslím, že nejen třeba ti studenti, kteří jsou na Malostranském náměstí, by určitě od Sněmovny, resp. od vlády informaci ohledně klimatické změny uvítali. Já nechápu to veto. Mohli jsme o tom hlasovat, jestli tento bod bude zařazen. Možná by mě zajímalo, z jakého důvodu se o tom nechceme bavit.